Děkuji, pane předsedající, a dovolte mi, abych za předkladatele pouze informoval Poslaneckou sněmovnu o tom, že jsme ve druhém čtení zahrádkářského zákona, během kterého byly podány některé pozměňovací návrhy a zabýval se tímto i příslušný garanční výbor. Ano, děkuji. Ještě byl také přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zpravodajkou zemědělského výboru byla paní poslankyně Monika Oborná, které nyní předávám slovo. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající.